Teď máme do příchodu tří členů Bezpečnostní rady státu. Podmínka je tři. Pane ministře, jste pouze jeden. Zahajuji hlasování o přerušení této schůze Poslanecké sněmovny do přítomnosti tří členů Bezpečnostní rady státu. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat v rozpravě. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Koskuba.

Pane poslanče, neberte si to osobně, oni se nesmějí vám. Prosím, vaše dvě minuty. Pane místopředsedo, já se vám čestně přiznám, že tento smích už vcelku chápu, protože jednání této Sněmovny, krom čestných výjimek, mi od včerejška připadá celé směšné, hlavně díky některým našim partnerům, a nemyslím tím teď opozici.

Chtěl jsem vás skutečně jenom upozornit na to, že zde zazněl procedurální návrh, očekával jsem, že bude přijat, protože mi jednání připadá krajně podivné. Já asi využiji této nezvyklé formy k tomu, že se z dalšího jednání Sněmovny omluvím, protože jsem ho moc dobře nepochopil a vlastně nevím, k čemu se máme dobrat.

Přeji vám příjemné noční jednání a budu se těšit na zítra, až se dozvím, co jste vlastně vyřešili. Děkuji panu poslanci Koskubovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová a dále pan poslanec Laudát.

Informaci vlády jsme žádnou nedostali.

Já se na tom fakt nemíním podílet, tohle už k dívání není.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Nicméně dávám procedurální návrh na to, aby byla schůze přerušena do doby, než zazní informace vlády České republiky o situaci kolem zakázek v České poště, státní podnik. Omlouvám se, ale takovýto návrh je poměrně nesmyslný. Tady se evidentně pan ministr chystá podat informaci vlády, bohužel s faktickými poznámkami jej předbíháte. Prosím, umožněte vystoupit panu ministrovi, pak se dozvíte informaci vlády. Omlouvám se. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče. Nemám informaci vlády, věřím, že ji nemá ani ministr vlády, který chodí na Bezpečnostní radu státu. Tak jak tady zmínil už před chvílí kolega Zbyněk Stanjura, odcituji odpověď na svoji písemnou interpelaci, která se sice netýkala přednostně pošty, týkala se bezpečnostní situace v souvislosti s migrační vlnou a zasedáním Bezpečnostní rady státu, nicméně tam mi pan premiér Sobotka svým dopisem ze dne 18. září 2015 odpověděl: Předsednictvo Bezpečnostní rady státu teď vynechávám je složeno z předsedy Bezpečnostní rady státu, prvního místopředsedy vlády a ministra financí a dále zase vynechávám Prosím o klid ve Sněmovně. Prosím o klid, jinak se nedozvíte důležité informace z dopisu pana premiéra. Prosím, pane poslanče.

Děkuji.

Proto mám procedurální návrh na přerušení této schůze do 6. listopadu 2015. Přivolám naše kolegy z předsálí. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Vidím, že nebylo dosaženo potřebných 67 hlasů .